Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 90, přihlášeno 100 poslanců, pro 44, proti 29. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 91, přihlášeno 100 poslanců, pro 45, proti 31. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 92, přihlášeno 100 poslanců, pro 45, proti 35. Návrh nebyl přijat. Stanovisko? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 93, přihlášeno 100 poslanců, pro 44, proti 28. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 94, přihlášeno 100 poslanců, pro 44, proti 41. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 95, přihlášeno 100 poslanců, pro 44, proti 32. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 97, přihlášeno 100 poslanců, pro 44, proti 26. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 98, přihlášeno 100 poslanců, pro 45, proti 22.

Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 99, přihlášeno 100 poslanců, pro 45, proti 40. Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 100, přihlášeno 100 poslanců, pro 43, proti 27. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 101, přihlášeno 100 poslanců, pro 46, proti 34. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 102, přihlášeno 100 poslanců, pro 58, proti 14. Návrh byl přijat. Tím jsme se vyrovnali se všemi pozměňujícími návrhy. Pan předseda Jurečka měl zájem vystoupit ještě před ukončením hlasování. Ano, tak prosím, máte slovo. Děkuji.

Podpoříme, prodloužíme. Přijde se tady s mnoha jinými věcmi.